Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pan ministr i pan zpravodaj poměrně podrobně seznámili plénum Sněmovny se strukturou té zprávy.

Musím říci, že na výboru jsem podpořil zprávu a diskusi.

Odpadky, které nikdo neřešil. A tady si myslím, že došlo k obrovskému zlepšení a celkem můžeme být spokojeni s tím, jak se životní prostředí vyvíjí.

Prostě když životní prostředí není vyhovující, je tady obrovské pole, obrovský prostor pro jeho neustálé zlepšování, pro neustálý tlak na to, aby docházelo k tzv. jeho zlepšení.

Mluvíme o problému s vodou. Zaznamenali jsme nárůst sucha a problémy, které z toho vycházejí. Myslím, že tady také ekologové nejsou přímo přáteli tomu řešení, řešit tu situaci.

Celkem tady je uvedeno, kolik bylo všech možných soustav chráněno.

Tady je napsáno, že je pomocí soustavy Natura chráněno téměř 21 % celkové rozlohy.

Pan kolega Já si myslím, že jsme svědky i toho, že dochází naopak k řešení těchto problémů v rámci pozemkových úprav, které bych chtěl významně ocenit, dochází k scelování určitých územních celků, řešení dostupnosti, aniž by byl porušen přírodní charakter těchto území. Čili jsou budovány cesty, které zpřístupní pozemky, ale které nenaruší danou strukturu krajiny.

Doprava. Jsme svědky obrovského negativního vlivu, který má novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, tedy EIA, na to, co se u nás v současné době může stavět. A nemůže se stavět skoro nic.

Odpady a materiálové toky. Evropská unie plánuje zavedení oběhového hospodářství, které dále bude limity na nakládání s odpady velmi významně zpřísňovat. Navíc my jsme v některých aspektech sami na sebe přísnější, než jak od nás Evropská unie vyžaduje.

Ano, řeknete možná, budeme ty odpady spalovat.

Tady se vyjadřuji kriticky.

Přitom jaderné elektrárny mezi ně nepočítáte.